Věřím, že všichni vlastně tady se snažíme podpořit něco, co má pozitivní dopad na sucho v krajině. A věřím, že i ti, co budou tyto stavby budovat, chtějí řešit svůj problém s vodou. Ale co vnímám jako problém, pakliže by tyto stavby měly být dotovány z dotačních programů bez toho, aby se k tomu právě vyjadřovaly orgány ochrany životního prostředí nebo vodosprávní úřad. Takže prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu, který míří na velikost vodních děl a terénních úprav. Nyní jedna faktická poznámka. Takže pan poslanec Josef Kott. Pane poslanče vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Pane poslanče, máte slovo prosím. Děkuji. My jsme o tomto zákonu poměrně živě diskutovali na výboru pro životní prostředí. Rád bych řekl, že tento zákon je dělán velmi rychle a bohužel je to na něm vidět. Když se kouknete na původní předlohu toho zákona a na to, co je teď vlastně navrhováno těmi pozměňujícími návrhy, tak je to vlastně něco úplně jiného.

Ale ještě závažnější jsou rizika ohledně životního prostředí.

Ale nelze vůbec paušálně říci, že když se jakákoliv krajina nahradí rybníkem, že se dosáhne zlepšení, co se týče sucha.

Není to tak.

Takhle prostě rybníky nefungují. To znamená, velmi se obávám, že i ten cíl, který je deklarovaný, nebude moci být splněn, pokud ty stavby nebudou z tohoto pohledu posuzovány. Což ale navrženo v tuto chvíli není. Nyní jedna faktická poznámka, pan ministr Richard Brabec. A jinak už nemám nikoho přihlášeného ani na faktickou, ani do obecné. Děkuji za slovo.

Jeden argument tady padl.

A druhá věc ještě, která tady nepadla, je další argument, že ne ve všech případech jsou udělována závazná stanoviska, v některých případech se jedná o správní rozhodnutí, které tímto nebylo postiženo. Já to teď nechci zkomplikovat, ale podle názoru našich legislativců to naopak může znamenat, že tam, kde dosud byla jednoduchá závazná stanoviska, by nyní následovala správní rozhodnutí, která samozřejmě také znamenají, že tam je vstup veřejnosti do toho procesu, přezkoumatelnost, soudní přezkum a tak dále. Takže já bych požádal, jestli by bylo možno podpořit pozměňovací návrhy paní kolegyně Fialové, která zavádí do té novely fikci souhlasu. Já jsem ve velmi častých diskuzích s investory menších vodních děl, protože stovky z nich podporujeme dotací tak jako Ministerstvo zemědělství, a troufám si říct, že znám jejich problémy, a musím říct, že v tomto případě bychom jim ten život spíše zkomplikovali. Děkuji za pochopení.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A sice že prakticky ta problematika z gesce stavebního úřadu se dostává do gesce vodoprávního úřadu.

Do obecné rozpravy ještě...

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.